Dovoluji si proto požádat o zařazení pevného bodu, který by byl prvním bodem jednání dnešního dne: Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě místopředsedy Filipa. Ještě jednou slibuji a skutečně se zavazuji, že se nejedná o obstrukci a že budeme vystupovat mimořádně časově střídmě a střízlivě, abychom Poslaneckou sněmovnu nezdrželi. Ale toto usnesení pokládáme za nezbytné. Děkuji. Váš návrh jsem si poznamenal. Dále byl přihlášen pan poslanec Tejc a po něm pan předseda Faltýnek. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení tisku 181, novela zákona občanský soudní řád, který se týká regulace exekucí. Jedná se o první čtení, myslím si, že ho můžeme zvládnout za několik minut, nebo maximálně několik desítek minut. Byl bych rád, aby se jím mohly zabývat výbory. Myslím si, že řadu občanů trápí zneužívání exekucí. Je to poslanecký návrh, na kterém určitě budeme spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti při jeho možných úpravách. Já vás moc prosím, aby byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech tak, jak to samozřejmě čas dovolí. Já vám děkuji.

Dobré ráno, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, přicházím se standardní prosbou, chceteli žádostí, volební komise a prosím dnes o pevné zařazení volebního bodu. Je to volební bod, který jsme nazvali volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47. Je to bod avizovaný. Připomenu, že minulý týden jsme tuto komisi obsadili, a teď tedy potřebujeme, pokud má začít pracovat, aby Poslanecká sněmovna řádně zvolila v tajné volbě jejího předsedu. Děkuji. Já vám děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Fiala. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Já jsem chtěl navrhnout a neřeknu, že po dohodě předsedů politických klubů ze včerejšího večera, ale po nějaké diskusi, nelze to nazvat pevnou dohodou, ale po nějaké diskusi, pevné zařazení bodů dnešního jednání.

Takže já bych tento svůj návrh modifikoval ve vazbě na vystoupení pana předsedy Kalouska, aby pokud Sněmovna odsouhlasí zařazení prvního bodu návrh pana Kalouska, aby tento můj návrh byl zařazen jako druhý a další bod dnešní schůze Sněmovny.

A další v pořadí, pan poslanec Radim Fiala. Dobré ráno vám všem, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych načetl změny dvou bodů v dnešním programu.

Je to z toho důvodu, že předkladatel David Kádner je na zahraniční cestě. Tak se to sešlo, že bychom to načetli na příští schůzi, a chtěli bychom, aby u tohoto bodu, který si odpracoval jako předkladatel, byl a celý vám ho představil.

Je to návrh zákona, který navrhl klub hnutí Úsvit, a chtěli bychom ho zařadit na dnes po pevně zařazených bodech.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom krátce.

Já bych jenom chtěl, aby pan ministr odpověděl na ty otázky, které jsem tady dával, a chci to tady ukázat, protože už to není 200 podpisů po návštěvě pana ministra vnitra a pana ministra obrany, kterou jsme viděli v přímém přenosu, teď už je to 800 podpisů pod peticí v této malé obci.

V tom případě bude muset Sněmovna rozhodnout, protože pan předseda Kalousek chtěl zařadit svůj první bod...